Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Bělobrádek Pavel do 10.15 pracovní důvody, Brabec Richard zahraniční cesta, Pelikán Robert pracovní důvody, Zaorálek Lubomír zdravotní důvody, Němeček Svatopluk pracovní důvody.

Dobré ráno, kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající.

Já děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já si dovoluji navrhnout zařazení nového bodu na program schůze, a to tisku 545, druhé a třetí čtení. Je to zákon o podpoře malého a středního podnikání. Současně navrhuji pevné zařazení druhého čtení tohoto tisku na zítřek po písemných interpelacích, tedy jako první bod pevně zařazený po písemných interpelacích. Ano, děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika. Prosím, pane poslanče, dříve než vám dám slovo, poprosím sněmovnu o klid, protože potřebuji slyšet návrhy, které máte k programu. Děkuji.

Nebude to dlouhé, slibuji. Je třeba, abychom se alespoň pokusili do konce tohoto roku legislativní proces v Poslanecké sněmovně ukončit. Pane poslanče, já si chci jenom upřesnit, protože jsem neslyšela úplně přesně na zítra po písemných interpelacích po pevně zařazených bodech? Já se moc omlouvám. Před pevně zařazené. Já se, paní předsedající, také moc omlouvám. Děkuji. Děkuji za pochopení. Táži se, zda se ještě někdo hlásí k programu.

Proti? Hlasování končím.

S přednostním právem pan poslanec Kalousek. Já prosím, paní předsedající, kdybyste pokračovala.

Výborně. To je návrh pana poslance Sklenáka na zařazení nového bodu. Je to sněmovní tisk 545, druhé a třetí čtení, na program schůze, a poté pevné zařazení druhého čtení tohoto zákona po písemných interpelacích zítra, 10. prosince. Je tomu tak, pane poslanče? Můžeme hlasovat o celém návrhu jako celku? Nebo chcete jednotlivě. O celku, dobře.